Zahajuji hlasování o protinávrhu paní poslankyně Chalánkové, aby se o jejím návrhu hlasovalo jako o celku, o zbývajících návrzích po jednotlivých bodech. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 3. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat, vážený pane místopředsedo, o návrhu usnesení jako celku. Já jsem povinna, se domnívám, z titulu zpravodaje toto usnesení přečíst, protože vzhledem k tomu, kdy nám bylo rozdáno a jaké okolnosti k tomu vedly, tak mám pochybnost o tom, že by všichni věděli, o čem přesně hlasují. Tento návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna přijímá toto usnesení k aktuální situaci v oblasti migrace a k jejímu řešení v rámci Evropské unie. Poslanecká sněmovna, znepokojena současnou vlnou migrantů do států Evropské unie, přejíc si pomoci uprchlíkům, zejména z oblastí, kde probíhá válka nebo kterým hrozí smrt nebo pronásledování z rasových, náboženských či národnostních důvodů nebo pro zastávání určitých politických názorů či pro příslušnost k určité sociální skupině, vnímajíc obavy části české veřejnosti, že značná část migrantů se za uprchlíky pouze vydává, a tudíž nesplňuje podmínky pro udělení azylu ani doplňkové ochrany a že masivní migrace může v dlouhodobějším výhledu podstatně změnit celkový charakter české společnosti, připomínajíc, že mezi migranty je i vysoké procento běženců ze zemí západního Balkánu, vycházejíc z toho, že ve společenství zemí, mezi kterými existuje svoboda usazování a volný pohyb osob bez hraniční kontroly, je třeba problematiku uprchlíků řešit společně a jednotně, přejíc si, aby byla zachována dosažená míra evropské integrace a) že klíčová rozhodnutí, která mohou mít zásadní dopad na jednotlivé státy Evropské unie nebo kterými by se mohly jednotlivé státy cítit existenčně ohroženy, mají být přijímána jednomyslně a b) že rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími.

Vyjadřuje podporu takovému přístupu vlády České republiky a komplexním řešením, která povedou a) ke snížení celkového migračního tlaku na Evropskou unii, Rozhodnutí států Evropské unie týkající se migrace se nyní musí zaměřit zejména na systémové příčiny selhávání Evropské unie při odhalování a eliminaci nelegální migrace.

a) k efektivní ochraně vnější hranice států Evropské unie a lepší kontrole nelegálních migračních toků směřujících do států Evropské unie,

c) k ustavení efektivního způsobu navracení osob, které se nekvalifikují k udělení mezinárodní ochrany.

a) aby prosazovala takovou politiku, která by se důkladně zaměřila na objektivní příčiny migrace a zejména prostřednictvím zahraniční a rozvojové politiky a humanitární pomoci, a to jak v rámci opatření na národní úrovni, tak při prosazování společných postupů v rámci Evropské unie. V tomto smyslu by měla Česká republika usilovat o účelně prováděnou politiku evropského sousedství, která povede ke stabilizaci migračně relevantních regionů v těsné blízkosti Evropské unie, b) aby dále omezovala nezákonné průvodní jevy migrace, jako je zejména pašování migrantů. Potlačování tohoto jevu musí být účinně posíleno, a to jak v rovině operativních opatření na národní úrovni, tak účelnými opatřeními na úrovni Evropské unie, která postihnou přeshraniční charakter tohoto organizovaného zločinu. Zdůrazňuje právo každé země zvolit si způsob a parametry pro tzv. ekonomickou, státem kontrolovanou a řízenou migraci a konstatuje, že ekonomická migrace nemůže být prostředkem k dorovnání demografického deficitu v České republice, a za hlavní nástroj pro udržení velikosti české populace považuje komplexní a aktivní prorodinnou politiku. Žádá vládu, aby postupovala v souladu s tímto usnesením.

Prosím. Děkuji. Děkuji paní poslankyni za přednesení toho usnesení. Prosím o vaše stanovisko. Mé stanovisko je negativní, protože nevymezuje vládě jasné mantinely k tomu, aby ve všech aspektech současného problému mohla být její aktivita kontrolována.

Stanovisko pana ministra?

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 4. Návrh byl přijat. Můžeme tedy hlasovat o druhém usnesení. Toto usnesení předložila Občanská demokratická strana, má deset bodů a budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Já vás opravdu žádám o klid.

Takže bod jedna: